Chci vyznat, že sám, už jsem to dneska řekl, stojím za tím, že manželství je zásadně ze své podstaty svazkem muže a ženy a jinak to být nemůže. Ale mám úctu i k těm, kteří mají jiný názor.

Tak chci připomenout to, abychom nezapomněli na to nejpodstatnější: že jde o člověka, že jde o mír. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo.

Já také respektuji různé názory.

Takže teď se pomalu vrátím k tomu tisku 276.

Tak vypadá situace podle mého odhadu v Poslanecké sněmovně, byť si myslím, že to označení manželství možná ještě nebude schválené.

Myslím, že každý z nás má v tomto ohledu výsostné právo na vývoj svých názorů v souvislosti právě s vývojem společnosti. Ne každý to ale chce udělat, a má na to také právo. Já třeba, na mě velmi zapůsobil ten fakt, že 30 států už manželství pro všechny akceptovalo, a kromě tedy takových států, jaké jsou typické, s vysokou právní kulturou v západní Evropě, tak to byla i část velmi katolické Jižní Ameriky. Tak za této situace my budeme hlasovat návrh, který vlastně jako kdyby se vracel někam do minulosti a měl potřebu znovu zopakovat, že manželství je svazek muže a ženy. Dovolím si tedy položit řečnickou otázku nám všem: proč to vlastně děláme?

Nicméně uzavírám, že tím nedeklarujeme, pokud to posuneme do druhého čtení, tak tím nedeklarujeme nic jiného než to, že nesouhlasíme s tím, abychom v České republice podpořili ten návrh, který předcházel, to znamená zakotvení institutu manželství pro stejnopohlavní páry. Já osobně se zdržím hlasování. Ale chápu ty, kteří budou hlasovat právě s ohledem na to, aby byly rovné podmínky a start pro všechny takovéhle návrhy. A já se zdržím, protože si myslím, že ve skutečnosti jde jenom o deklaraci, nikoliv o vážně míněný návrh na změnu ústavní normy, ústavního zákona. Děkuji, paní poslankyně. Máme zde dvě faktické poznámky paní poslankyně Nováková a poté pan poslanec Balaš. Děkuji za slovo. Mám jenom poznámku.

Ale paní profesorka to tady řekla.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji.

Skutečně si myslím, že to vzbuzuje jisté pochybnosti.

To se ukáže v rámci projednávání ve druhém čtení.